Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

S tím nelze než souhlasit.

Farmářské osivo je záležitost, která tady byla mnohokrát diskutována, ale samozřejmě má to nějaké limity, a ty limity byly prolobbovány až na úrovni Evropské komise.

Děkuji.

Děkuji za slovo. V reakci na pana kolegu Kotta vaším prostřednictvím, pane předsedající. Myslím si, že se shodneme.

Na druhou stranu i naše vláda i naši zástupci v europarlamentu a naše vláda prostřednictvím Rady ministrů má možnost nějakým způsobem vyjednávat výjimky. A já, říkal jsem to už v minulé rozpravě, stav naší krajiny považuji za naprostou prioritu.

Děkuji.

Není tomu tak.

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Má někdo návrh na jiný výbor?

Kdo je proti přikázání zemědělskému výboru jako garančnímu? V hlasování číslo 148 bylo přihlášeno 140 poslanců a poslankyň, pro 121, proti nikdo, takže konstatuji, že jsme návrh přikázali zemědělskému výboru jako garančnímu. Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Pokud tomu tak není, tak ještě zde zazněl návrh na zkrácení lhůty k projednání ve výborech o 30 dní, tedy na 30 dní.

Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Tím projednávání tohoto bodu končí. Děkuji navrhovateli, zpravodajce. Jako další je zde bod číslo 35, ale ten nemůžeme projednávat, protože paní ministryně je omluvena, takže se přesouvá na konec bloku prvních čtení, jak je historicky zvykem. Budeme se zabývat bodem číslo 39, který otevírám.